Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Byla vypracována jako inovativní přístup, který má formu mezinárodní mnohostranné úmluvy a který umožňuje hromadnou a v relativně krátkém časovém úseku realizovatelnou implementaci závěrů tohoto projektu do obsahu existujících mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění.

Smlouvy, u nichž jsou dopady nyní nepředvídatelné, a to například i z toho důvodu, že druhá smluvní strana nekomunikuje a problémy neřeší, úmluvu zatím nepodepsala, smlouvu s Českou republikou úmluvou nepokryla a podobně, Česká republika pod režim úmluvy nyní nezařadí.

Zpravodajem pro prvé čtení je poslanec Jiří Kobza. Prosím pana zpravodaje, aby se ujal slova. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, po dokonale detailním výkladu paní ministryně už nezbývá mnoho co dodat. Jedná se o mnohostrannou smlouvu, jejímž účelem je zamezit převodu zisků do zahraničí, omezit vyvádění finančních prostředků ze státu, kde generují zisk.

Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se do obecné rozpravy nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Není. Takže budeme hlasovat o tom, že předložený návrh projedná zahraniční výbor. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 238. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, a tím jsme uzavřeli prvé čtení tohoto návrhu.